Já bych tady teď mohla to vysvětlení citovat.

Já bych ještě chtěla připomenout, že součástí tohoto zákona je i poměrně významné snížení daně z přidané hodnoty.

Takže abychom na to nezapomněli, že tady máme docela významné a citelné snížení daně z přidané hodnoty. A ještě jedna taková poznámka.

Mám tady vyčíslené i počty členů, které zastřešují. Já jsem je už na samém začátku pozvala, předestřela jsem jim tři varianty a zvolila jsem variantu, na kterou byl většinový názor.

A svolala jsem je těsně předtím, než novela šla na vládu a než tedy s konečnou platností jsem ji byla připravena poslat do legislativního procesu.

To, že ji vítají, proč ji podporují a proč by bylo úplně to nejhorší, co by se mohlo stát, kdyby zůstala elektronická evidence tržeb na půli cesty, to znamená pouze pro podnikatele z první a druhé vlny. Děkuji vám za pozornost.

Nyní tady mám dvě faktické poznámky. Pane poslanče, máte slovo. Já bych chtěl paní ministryni poděkovat za její vystoupení, nicméně vám do těch čísel, do toho výpočtu, vstupuje hned na začátku ta neznámá proměna, ta nejdůležitější, ze které se může vycházet, zda skutečně je ta platba zaevidovaná a přišla kvůli EET, nebo přišla kvůli tomu, že je ekonomický růst a že lidé více utrácejí, mají větší spotřebu apod. To znamená, můžeme počítat cokoli, ale ta neznámá proměna na začátku vždycky zanechá otazník nad těmi výpočty a nad těmi odhady a domněnkami, kolik to EET přineslo.

Jednou se to hodí, podruhé se to nehodí. Nicméně já mám obavu, že tyto názory podléhají právě názorům větších podniků, včetně supermarketů apod., protože pro ně narovnávání prostředí a zavedení EET znamená, že ty menší prakticky končí. To je zcela pochopitelné. Děkuji. Pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo.

Chtěl jsem upozornit na to, co se stalo ohledně kontrolních hlášení.

Takže tolik ke kvalitě práce Ministerstva financí k vyhodnocování vlivu jeho opatření. Velmi doporučuji tuto analýzu. Děkuji.